Toť vše.

Děkuji za slovo. Ta logika je jednoznačná, každý má svoji zodpovědnost, policie, státní zástupce, vedení ústavu, vy jako ministr, já jako poslanec Parlamentu.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nechce. Pan kolega Žáček nenavrhl žádné usnesení, jestli jsem to správně pochopil, takže můžeme tuto interpelaci uzavřít.

Ale ten tady není. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Takže za sebe navrhuji přerušení do jeho přítomnosti. Děkuji.

Kdo je proti?

Jednání o interpelaci bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády. Pokud se nezlobíte a nikdo nenavrhne námitku proti postupu předsedajícího, že bychom hlasovali o návrzích, které tady byly předány.

Tak pokud nepřijde námitka... Není...

Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla ukončena. Pokud kolega Luzar chce něco dalšího, bude muset napsat interpelaci novou.

Děkuji, pane předsedo.